Musíme proto společně učinit vše, co je v našich silách, abychom takové riziko minimalizovali. A právě o to nám jde. My bychom rádi slyšeli od pana ministra, jaké kroky se podnikají, legislativní i nelegislativní, abychom toto riziko minimalizovali. Jde o naši přírodu, jde o zdraví a životy našich občanů. K tomuto bodu jsme si dovolili navrhnout usnesení, které vám s dovolením přečtu: Poslanecká sněmovna

Ani tato událost není dosud vysvětlena. Poslanecká sněmovna žádá vládu

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já si myslím, že dnes se tady všichni shodneme na jedné věci, a to je, že kdybychom tady nemuseli projednávat nic, bylo by to nejlepší jak pro přírodu, tak pro životní prostředí, a když už taková katastrofa nebo havárie nastala, je potřeba ji pečlivě prošetřit. Zaznělo tady mnohé. Já jenom vzpomenu ještě pár takových technických dat.

Takže tady, jak vzpomenul pan ministr, byla to problematika dvou krajů, a to Zlínského a Olomouckého.

Zatím se ukazují pouze a jenom samé spekulace. Já se obrátím jenom na pár bodů. Bavili jsme se tady o Deze.

Když se podíváte do centrálního registru, tak tam najdete, že nejenom že s ním spolupracuje, ale také tady máme každým rokem nějaký únik.

Také je docela zarážející, že jeden z hlavních svědků této havárie byl osloven a kontaktován až po 42 dnech vyšetřování, a poté co byl kontaktován, mu bylo sděleno, že se v žádném případě nesmí vyjadřovat do médií.

Bohužel jsme se tam nic konkrétního nedozvěděli právě s odůvodněním na probíhající policejní vyšetřování.

Jako přínosné vnímám, že jsme na výboru přijali usnesení, ve kterém požadujeme, aby Ministerstvo životního prostředí přijalo nová opatření k prevenci závažných ekologických havárií, protože i k tomu by měl a hlavně má výbor sloužit.

Zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsouli způsobeny provozní činností podrobně uvedenou v příloze číslo 1 zákona. Týká se například zařízení podléhajícího integrovanému povolení, zařízení k využívání odstraňování sběru nebo výkupu odpadů a vypouštějícího odpadní vody do vod povrchových nebo vod podzemních.

Dále bych se chtěl zeptat na to, zda znalecké posudky, které nám byly přislíbeny, že by měly být zhruba do 20. prosince tohoto roku, zdali budou zveřejněny. Je to dotaz na pana ministra, zdali nám, poslancům a poslankyním, ty znalecké posudky nějakým způsobem aspoň částečně zveřejní. Nakonec bych se chtěl zeptat a znovu připomenout dotazy, které jsem položil právě na výboru a na které jsem dodnes neslyšel odpověď.

Tak tady jsem se chtěl zeptat, jestli k tomu má ještě nějaké konkrétní věci.